Spolupráce s experty na právní historii, správní právo, ale též s právními teoretiky, informatiky a dalšími profesemi měla za cíl minimalizovat riziko zrušení právního předpisu, který stále ještě vyvolává nějaké právní účinky, a není tedy obsoletní. Na základě analýzy bylo identifikováno několik tisíc právních předpisů, které takové jsou a měly by být zrušeny. Je tedy navrženo, aby tyto právní předpisy byly zrušeny předkládaným návrhem zákona.

Takže já děkuji.

A nyní otevírám obecnou rozpravu.

Máte slovo, paní místopředsedkyně.